Je tam nízká efektivita výběru daní díky tomu, že je složitá byrokracie, poměrně nízké sazby a velké množství daňových poplatníků.

A je to opatření trvalé. Trvalé, to znamená, každý rok zůstanou podnikatelům necelé 4 miliardy, každý rok ušetří byrokracii, nebudou muset odevzdávat ty složité formuláře, nebudou muset platit pět záloh ročně, nebudou to muset pracovníci finanční správy kontrolovat, vymáhat, evidovat.

Tehdy to možná nějakou logiku mělo, dnes to logiku nedává. Uvidíme, jak v tomto směru budeme úspěšní, ale to nepůjde rychle, to si musíme přiznat.

Je třeba říct, že máme vysoce konkurenční trh. My jsme zahájili preventivní krok, a já myslím, že to je správně, to znamená, ve spolupráci s asociacemi jak tou, která sdružuje velké čerpací stanice, tak tou, která sdružuje ty nezávislé malé jsme našli poměrně jednoduchý, ne příliš byrokraticky složitý systém, jak na denní bázi reportovat průměrné ceny na totemech.

Dneska jsme k tomu vydali tiskovou zprávu.

V této chvíli zatím stačí to, že děláme tu kontrolu na denní bázi.

Ale my tam nejsme od toho, abychom hájili ekonomické zájmy jednoho konkrétního holdingu. Myslím, že hlavní důvody jsou ekologické.

Myslím, že by to byla chyba.

Nikdy to není, že by to bylo v bázi hodin nebo dnů. Nemyslím si, že daňové zákony mají být předkládány ve stavu legislativní nouze.

Vím, že máte přednostní právo, ale my na ty interpelace zatím fakt chodíme. Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, pěkné odpoledne. Eviduji tři přihlášky s přednostním právem ještě před tím, než bude otevřen program. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Chtěla jsem upozornit na to, že skutečně to je přesně druh tématu, které jsme důkladně probrali na podvýboru.

To všechno jsme tam důkladně probírali.

Prosím, máte slovo. Pan ministr financí má pravdu. Je to spíše na interpelace, takže opravdu to bude do jedné minuty.

Když jsme to říkali, tak jste arogantně krčili rameny, že nic takového nastat nemůže.

Bohužel jsme ztratili tři čtyři měsíce.

Uznávám i to, že když se dneska udělá spotřební daň, tak těžko budeme měřit to, jestli se to projeví korunou, dvěma korunami, stejně tak ale, jako zde pan ministr řekl, že neví, jak se to projevilo v rámci snížené spotřební daně v roce minulém. Třeba se to projevilo tak, že to zafungovalo a že ta koruna se tam skutečně objevila. To nevíme dneska nikdy.